Děkuji za vaši vzácnou pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Jsme v obecné rozpravě. Vidím vaši přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já bych kolegyně, kolegové, vystoupil rád teď sám za sebe jako poslanec, ale zároveň trochu i v roli předsedy volební komise, který má tyto nominační personální záležitosti, jak víte, dlouhodobě na starosti, tedy s nějakou historickou zkušeností. Moje úvaha je taková: ve všech případech personálních nominací nebo rozhodování Sněmovny v otázce personálních nominací vždycky postupujeme formou takzvané tajné volby. Vlastně jedinou výjimkou jsou změny v orgánech, obsazování orgánů Sněmovny, kde tedy je vždy zkontrolována proporcionalita a dodržení takzvaného kvora pro jednotlivé politické kluby, a dlouhodobě tedy platí dohoda napříč politickým spektrem, že ať tedy rezignace, nebo nominace do orgánů, když tam není žádný spor, řešíme aklamací tady na plénu. Ale jinak z mé zkušenosti už vlastně více než devítileté všechny, mohu použít slovo, externí nominace, to znamená personální témata všech institucí, jako je právě mediální rada, vždy Sněmovna řeší takzvanou tajnou volbou. Na tom se asi shodneme, že je to vrchol demokracie. Je to to nejvíce demokratické tak, jak jsme voleni. Nevím, proč se ironicky usmívají někteří členové koalice. Pro nás zkrátka tajná volba je opravdu vrcholem demokracie, zachovává tu i osobní integritu každého a každé z nás. Vy se opravdu svobodně, bez nátlaku stranických sekretariátů, bez doporučení píáristů a tak dál a tak dál, můžete svobodně rozhodnout. Proto ze své pozice, myslím, že to mohu takto udělat v rámci nebo na závěr obecné rozpravy, dám snad to ani není protinávrh, je to procedurální návrh, aby o navrženém usnesení, které pan zpravodaj za chvíli přednese, Sněmovna rozhodla takzvaně tajným způsobem, tedy tajným hlasováním, ve Státních aktech. Dáváteli procedurální návrh, musím o něm dát hlasovat bezprostředně, případně o tom, že můžeme hlasovat, zda proběhne tajné hlasování, a ten návrh zazní, dovolíteli návrh postupu, poté, co proběhne podrobná rozprava a bude načteno usnesení, dám hlasovat o způsobu volby, tedy o vašem návrhu, že navrhujete tajnou volbu. Jsme v souladu. Já vám velmi děkuji. Ptám se tedy, zda někdo další ještě v obecné rozpravě? Dnes naposledy dvě otázky. Prosím o odpovědi, děkuji. Děkuji.

Pan poslanec Nacher si to rozmyslel, dobře. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Je poměrně rozsáhlé, takže si ho potom každý můžete přečíst.